Dobré odpoledne všem.

Není tomu tak a tento registr vnímám velmi pozitivně a myslím si, že mě chrání. Děkuji. Prosím pana poslance Bendu. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jenom dvě krátké reakce.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Benešík, potom pan poslanec Feranec. Děkuji, pane místopředsedo. Protože se znám, tak nebudu říkat, že dnes už naposledy, ale já doufám, že to bude naposledy. Jenom do té diskuze. Má vlastní zkušenost: jsou obce, které jsou relativně malé, ale mají daleko větší majetky, spravují daleko více obcí než třeba obce, nebo města dokonce, která jsou velká, takže úplně rozlišovat malá a velká, je to strašně pofidérní pojem. Skutečně v praxi to funguje úplně jinak. Některá obec má, například jako naše, kompletně vlastní a spravuje vodohospodářskou infrastrukturu za desítky nebo stovky milionů, a jsou velká města, která to privatizovala nebo to prostě pronajímají. A potom druhá věc jenom na vysvětlenou uvolněný a neuvolněný. Prostě neuvolněný a uvolněný starosta velkého nebo malého města, v podstatě on má ty pravomoci vymezeny zákonem a potom tak, jak si to domluví v radě a v zastupitelstvu. Opravdu rozlišujme to a i v té debatě si myslím, že občas toto splývá, nebo že je dáváme do nějakých z pohledu kompetencí jiných kategorií. Není tomu tak. Děkuji. Stále faktické poznámky. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Už to tady zaznělo. Při závěrečném hlasování podpořili všichni návrh zákona.

Je to tak. Takže je dobře, že si na to vzpomněli alespoň teď, na ty starosty. Lepší pozdě než vůbec! Děkuji. Pan poslanec Profant, po něm pan poslanec Kopřiva. Vážený pane poslanče Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, já si naopak myslím, že my musíme reflektovat technologickou realitu současné doby, a právě proto, že ji naše zákony a podzákonné normy velmi často ignorují, tak právě proto ty věci nefungují. Když jsou nějaké technické možnosti, tak nemůžeme říct, že je to špatně, ale musíme říct, jak se s tím vypořádáme.

Děkuji za slovo.

Čili ten rozdíl není zase tak velký a řekl bych, že dosah Rekonstrukce státu není zase tak zanedbatelný. Prosím pana předsedu Bartoše, po něm pan poslanec Adamec a další dva.

Není nic takového jako dvě úrovně veřejnosti. Prostě já když jsem občan z Brna, těžko se pojedu podívat na výroční zprávu, to je historie už, politické strany do knihovny. Ne, já bych ji chtěl vidět na internetu. A jenom k tomu registru a k tomu vyžádání informací. Já jsem několikrát komunikoval s lidmi z médií, kteří dokonce byli v podstatě pod tlakem. Vy jste si v tom registru našli, že někdo má takovýhle příjem, použili jste to v článku, a to se nesmí, zaplatíte pokutu!

Ten registr dává smysl.

To je prostě normální. Ta legislativa se týká úplně něčeho jiného. Děkuji. Pan poslanec Adamec.